Dovolte mi pár čísel z dnešního rána.

Dobře se rozbíhá také registrace očkování u praktických lékařů. A nyní k plošnému testování ve firmách, které je společně s očkováním naší jízdenkou do normálního života.

Děkuji vám, že na to při hlasování o prodloužení nouzového stavu nezapomenete.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Dobré odpoledne všem. Děkuju. Nedá mi to, abych nereagoval na vystoupení některých předřečníků, představitelů především opozice, pana předsedy Jurečky, pana předsedy Fialy.

Ve skutečnosti podle něj už nouzový stav nepotřebujeme, protože v podkladech, které dostali všichni bez rozdílu k dispozici v této Sněmovně, jsme nedokázali prokázat, že například ono omezení okresů, na které nouzový stav potřebujeme, že to omezení okresů bylo potřebné, že bylo nutné, nebo že existuje nějaká evidence, že mělo smysl. Dokonce tady pan předseda Fiala říkal: Ukažte mi to číslo, ukažte mi to číslo, kterým se dokazuje, že omezení okresů skutečně přispělo ke snížení incidence nákazy. A říkal, že to číslo mu tady nikdo neukáže, protože to číslo údajně neexistuje. Samozřejmě že to je trochu metodologicky špatně, protože nejde o jedno číslo.

Já si myslím, že tady lze poměrně jednoznačně ukázat, že nemá pravdu.

Tyto okresy byly uzavřeny a vy v těch číslech, která sledujete v tom, co vám bylo dodáno, můžete vidět, jaký byl dopad uzavření toho okresu. To uzavření skutečně vedlo k rychlému zlepšování situace.

Je tam vyčísleno, že došlo k poklesu mobility o 30 %.

To je ten rozdíl mezi tím, co bylo v lednu a co bylo o Vánocích.

Ne, ty hrozí.

Přece když trochu máte zájem, tak se podíváte, jak postupují třeba naši sousedé Rakousko a Německo.

Rakousko také používá uzavírání okresů jako fíkový list? Protože snadno vám dokážu, že Rakušané postupují stejně. Uzavírají okresy, mohu vám je jmenovat, jakmile se zvýší incidence, tak ty okresy uzavírají.